Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Budu se ale držet té části, která se týká náhrady škody.

Takže určitě si nemyslím, že jsem to řekla v tomto kontextu.